Ale v tom současném riziku nejsou žádné hromadné venkovní akce kulturního typu povolovány. Ani sportovní.

Děkuji.

Z vašeho resortu dopravy jde např. o taxikáře, kteří nemají nárok na kompenzační bonus, protože nejsou přímo zmíněni jako omezené podnikání.

Proto se vás ptám, jak byste tuto situaci chtěl řešit.

Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Dobrý den ještě jednou.

Když se podíváme blíže na poměrně tvrdé restrikce, které tento stát udělal, tak se nedotkly třeba průmyslu. Ekonomické restrikce, které děláme, děláme neradi. A nikdo nemá radost z toho, že je dělat musí. Ano, ale my jsme museli reagovat na to, že zde existuje něco, co zde desítky let, neli déle nebylo.

A je vidět, že Evropa i svět vlastně velmi komplikovaně vzdoruje tomu, co je. V každém případě se nám podařilo díky tomu, čemu říkáte lockdown, my částečné zavření ekonomiky, zabránit nekontrolovatelnému šíření a díky tomu jsme dneska v situaci, že můžeme uvolňovat jako jedna ze zemí Evropy, která si to může začít dovolovat. Ano, máte pravdu, že taxikářů se to podobně jako desítek a stovek dalších segmentů dotýká.

To znamená, oni fungují a existují.

To je další věc.

A určitě to nebyla jenom Praha. Ale fakticky oni mohou čerpat standardní programy, jako čerpají jiní podnikatelé. A my jenom říkáme, že specificky podpořit nějaký segment můžeme pouze ten a je logické podpořit ten, který nemůže čerpat jiné zdroje. Tím pádem sice jsou programy podpory, ale jsou mu víceméně k ničemu, tak se vytvořil specifický program COVID Bus.

A celá řada z nich to velmi dobře dokázala nahradit, tak mohli čerpat standardně ostatní programy.